Další věc. Pochopitelně to bude mít velký dopad na učitele. Učitelé základních škol už teď mají spoustu administrativy. Velice se navýší práce i poradenským zařízením. Už dnes jsou poradenská zařízení, pracují prostě nadoraz.

Jenom připomínám, že při schvalování novely, když se o tom hovořilo, tak bylo přislíbeno, že nedojde ke zrušení novely .

Takže za toto ověřování bych se moc přimlouvala.

Myslím si, že speciální školství tady má nezastupitelnou úlohu včetně základních škol takzvaně praktických, že ve vzdělávacím systému mají své místo, odvádějí vysoce profesionální práci a že by byla chyba, kdybychom tento systém zatracovali.

Tento pozměňovací návrh je pod označením C10. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Prosím k mikrofonu pana poslance Karamazova. Připraví se paní poslankyně Maxová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme rozhodovat o novele, která má ambici výrazně ovlivnit podobu českého školství na desítky let. Ze zkušenosti totiž víme, že jakmile se nějaká povinnost zavede, tak přetrvá. A tato novela školského zákona přináší rovnou tři zásadní povinnosti: povinné předškolní vzdělávání, povinnou část přijímacích zkoušek na střední školy a povinnou maturitní zkoušku ze tří předmětů. Tyto části včetně podaných pozměňovacích návrhů musíme posuzovat věcně a samostatně. Jen tak můžeme získat místo nesourodé exhibice nových povinností smysluplnou reformu pro naše školství. Začnu u povinného roku předškolního vzdělávání, který fakticky rozšiřuje povinnou školní docházku na deset let. Výsledkem prodloužení školní docházky bude jedno velké, výrazné a nezpochybnitelné nic.

Oceňuji Ministerstvo školství, že se nám alespoň nesnaží tvrdit opak. Cílem povinného vzdělávání je mít 100 % pětiletých dětí ve školkách. Dosavadních více než 90 % je zřejmě málo a stále hrozí, že se některým dětem dostane plnohodnotného domácího vzdělávání bez všudypřítomného státního dohledu. Pro socialisty je to jistě hrozná představa. Ano, návrh míří na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale zoufale je míjí. Pokud rodiny k řádnému vzdělávání těchto dětí nedokážou přimět orgány k tomu speciálně určené a vybavené příslušnými pravomocemi, tak pochybuji, že ředitelé školek svedou více. Co však návrh skutečně přinese, jsou nesmyslné povinnosti pro ty zodpovědné rodiče, kteří z různých důvodů vychovávají nebo chtějí vychovávat své předškoláky doma. I když přehlédneme zvláštní povinnosti typu tři měsíce dopředu nahlásit domácí výchovu nebo přezkoušení dítěte školkou, tak státu není absolutně nic do toho, proč rodiče své děti vychovávají doma. Přesto novela obsahuje i povinnost zdůvodňovat domácí výchovu předškoláka. Pro rodiče i ředitele školek jde o další a další administrativu, která nepřinese nic kromě toho, že stát bude nepřijatelně strkat nos do výchovy ve spořádaných rodinách.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, druhou navrženou povinností jsou jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Uvítal bych, abychom měli jasné srovnání, co skutečně umějí čeští žáci po absolvování povinné školní docházky, a takové srovnání by jistě mohlo mít formu přijímacích zkoušek na střední školy.

To novela nepřináší. České střední školství se bohužel potýká se značnou nivelizací, která se následně přelévá na vysoké školy. Pokud mají mít maturitní vysvědčení a vysokoškolské tituly opravdu odpovídající hodnotu, tak nějaký standard potřebujeme. Jsem si samozřejmě vědom závažných konsekvencí takového nastavení. V případě jednotných přijímacích zkoušek na střední školy jde o promarněnou příležitost právě takové minimum nastavit. Pouze upraví školní část přijímacích zkoušek tak, aby žáky získaly. Úspěšné střední školy, které naopak mají přebytek přihlášených, si již dnes umějí vybrat své žáky, a proto jednotné přijímací zkoušky nepotřebují.

A věřte mi, že zrovna tu naše střední školy opravdu nepotřebují. Vážené kolegyně, vážení kolegové, třetí navrhovanou změnou je povinná maturitní zkouška z matematiky. Na rozdíl od ostatních nově zaváděných povinností se zde jedná o potřebnou nápravu současného stavu, protože neexistuje jediný opravdu rozumný důvod, proč nebyla povinná maturita z matematiky zavedena společně již se státními maturitami, pokud tedy jako důvod nepočítáme nedostatek politické odvahy přijmout nepopulární, ale nepochybně nutné opatření.

Zatímco studenti technických oborů nemají problém najít zaměstnání, o humanitně vzdělaných studentech toto zdaleka neplatí. Přitom je to právě matematika, díky které můžeme vnímat okolí, technicky nesmírně vyspělý svět. Je to právě matematika, při níž se žáci učí logicky myslet, uvažovat a řešit problémy. Matematika zasahuje do všech oblastí našeho života, i když si to ani mnohdy neuvědomujeme. Jako taková má proto naprosto nezastupitelné místo ve vzdělání jedince i v celé společnosti.

V současné době stojí žáci maturitních oborů před absurdní volbou mezi cizím jazykem a matematikou. Říkáme jim: vyberte si, na co se zaměříte i když dobře víme, že budou potřebovat obojí. Zvládnutí matematiky, českého a cizího jazyka vytvoří potřebný základ pro uplatnění jak v pracovním životě, tak při dalším studiu. Bez výhrad, a dokonce s nadšením bych podpořil tuto část novely, kdyby opravdu přinesla to, co veřejně slibuje.